A pak tedy otázka, jak budeme dále postupovat s kompenzacemi. Dal jsem si velkou práci s tím, že jsem požádal svoje spolupracovníky na ministerstvu, aby mi poslali u všech programů seznam všech těch, kteří čerpali větší částky.

A já se vám přiznám, že já jsem byl z toho seznamu v šoku.

To znamená, pokud se ptáte mě, jak budeme postupovat dál, tak vám řeknu, že samozřejmě ty peníze, ty desítky miliard dneska chybí, a absurdní je to, že je nedostali ti malí, pane bývalý ministře. Vy jste zastupoval Svaz malých a středních podnikatelů, ale ty peníze, jak jsem to viděl já, ty dostali primárně ti velcí, kteří nebyli ve ztrátách, ti velcí, kteří mají rezervy, ti velcí, kteří možná kdyby se jim něco nekompenzovalo, tak by měli menší zisky, ale určitě by to přežili.

My si to prostě dovolit nemůžeme.

Dámy a pánové, je to skutečně ještě horší, než jsme si mysleli.

Dovolte mi odcitovat z článku 6 zásady rozhodování jednání a řízení schůzí vlády, je to článek 15.

Usnesení vlády k těmto jednotlivým materiálům jsou pak přijata stejným poměrem hlasů.

Pane poslanče, vaše dvě minuty. Pane ministře Síkelo, prostřednictvím paní předsedající. Musím říct, že z vašeho ranního rozčarování jste se naučil urážet a dehonestovat kolegy poměrně rychle během jednoho dne a svou arogancí zapadáte do této vlády perfektně.

Prosím, máte slovo. Řekl jste tam toho hodně, ale to podstatné, co jsme potřebovali slyšet, je ten závěr, to znamená, jestli budou poskytnuty zdroje podle programu, které byly projednány s asociacemi, se svazy, s komorami, které jdou pouze malým a středním firmám, protože se jedná o ty, kteří jsou na adventních trzích, ty, kteří měli zavřené drobné provozovny, zejména restaurace, fitness centra a podobně, žádné korporace, nic velkého. Několik týdnů to s nimi bylo projednáváno, bylo to ve finále dojednáno, takže to bude přesně tak, jako to bylo v programech na jaře, které nekončily v žádných korporacích, v žádném průmyslu.

Ale já rozumím tomu, když řeknete: Nedáme jim nic. Já jsem žádal o jednu jedinou věc, abyste se k tomu vyjádřili.

Prosím, pane ministře, dvě minuty máte na vaši faktickou.

Připravujeme program, který se bude týkat těch, které jste tady zmínil, ale to, co jste připravili vy, bylo opět plošné opatření, bylo to pro všechny, kteří měli pokles nákladů více než 30 %. A to je to, co my dělat nebudeme.

Prostě každý tleská já tady také nehodnotím, kdo jak komu tleská, je to úplně zbytečné. Dneska tady je žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry.

Dáváte nám tady školení, kdy jaké vznikly finanční instrumenty.